Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, budu velmi stručný, protože se jedná o druhé čtení.

Já jsem rád, že návrh získal podporu při projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny, a doufám, že obdobně se bude vyvíjet i druhé a třetí čtení projednávání návrhu zákona. Děkuji. Já vám děkuji. Poprosím, aby se hladina hluku opravdu snížila. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu a rozpočtovému výboru. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Zdeněk Bezecný, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor pro bezpečnost předloženou novelu zákona projednal na své 16. schůzi 22. dubna 2015 a přijal toto usnesení: Výbor pro bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřila souhlas. Děkuji. Nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj výboru pro obranu pan poslanec Bohuslav Chalupa a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Roman Kubíček.

Po úvodním slově náměstkyně ministra a místopředsedkyně Legislativní rady vlády Kateřiny Valachové, ředitele Bezpečnostní informační služby Jiřího Langa, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 400, schválila bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji panu zpravodaji za rozpočtový výbor. Nyní poprosím pana poslance Bohuslava Chalupu, který je zpravodajem výboru pro obranu.

Výbor pro obranu

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky; III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Korteho.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já vám přečtu stávající znění § 5 odst. 3, který vymezuje působnost činnosti Vojenského zpravodajství. Vojenské zpravodajství zajišťuje informace a) mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky, c) o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky, d) o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany České republiky. Pozorný posluchač, kterých je tady asi málo, když tak poslouchám z levé strany to brebentění, by zajisté zaregistroval, že je tam cosi navíc.